Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Petr Beitl zdravotní důvody, Pavel Bělobrádek osobní důvody, Marian Bojko zdravotní důvody, Alexander Černý zdravotní důvody, Jaroslav Dvořák zdravotní důvody, Jan Farský bez udání důvodu, Stanislav Juránek zdravotní důvody, Pavel Kováčik od 11 hodin pracovní důvody, Jana Levová rodinné důvody, Petr Sadovský od 10 hodin rodinné důvody, David Štolpa od 10 do 19 hodin pracovní důvody, Kateřina Valachová pracovní důvody, Petr Venhoda zahraniční cesta, Ivo Vondrák pracovní důvody.

Pan poslanec Kopřiva náhradní karta čísla 19. Máme pátek třináctého a máme tady dva oslavence. Přejeme všechno nejlepší.

S přednostním právem se přihlásil krátce mimo pořad pan ministr Zaorálek. Pan poslanec Klaus hlasuje s náhradní kartou číslo 24. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, dámy a pánové.

Zpět k pořadu schůze.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů druhého čtení. Prosím, máte slovo. Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil navrhnout jménem našeho poslaneckého klubu změnu pořadu schůze. Ty změny v podstatě byly v úvaze dvě. Nicméně nakonec jsme se dohodli, že navrhnu pouze jednu, a to je, abychom zařadili dnes jako první bod našeho jednání bod č. 4. Jsme před závěrečným hlasováním. Rozprava je uzavřená. Předkladatel i zpravodaj se vzdali svých závěrečných slov. A my jsme ještě včera komunikovali s kolegou senátorem Paverou, jestli má zájem přijít ještě na to hlasování. On se vyjádřil, že bez ohledu na termín, kdy to bude, už nemá zájem se zúčastnit jednání, protože se vzdal svého závěrečného slova. Takže prosím o podporu tohoto návrhu na změnu pořadu schůze, abychom EET doprojednali jako první bod. Děkuji.